Proto podle mého názoru není rozpočtová odpovědnost jenom ustanovení o dluhové brzdě, ale o více provázaných principech, stanovení příjmů na základě seriózní makroekonomické prognózy se stanoviskem výboru pro prognózy, ve kterém mají působit velmi erudovaní odborníci. Dále výdajové pravidlo s proticyklickým působením a účinkem, s projednáním s Národní rozpočtovou radou. Mimochodem, doporučuji velmi pozornosti toto výdajové pravidlo, v důvodové zprávě zejména box pět. Dále je tam nápravná složka jako polštář maximálně 2 % HDP pro rozdíl mezi plánovaným a skutečným hospodařením, pokud přijdou horší časy. Princip sektoru veřejných institucí. Nejde tedy jenom o státní rozpočet, jde o rozpočty dalších státních institucí, ale také zdravotních pojišťoven hospodařících s veřejným zdravotním pojištěním, veřejné vysoké školy atd.

Chceme být rozpočtově odpovědní s primárním úkolem snižovat deficit až k vyrovnanému rozpočtu a pak snižovat stávající dluh a vytvářet rezervy na horší časy. Důležité podle nás tedy je být rozpočtově odpovědný bez odkladu, ale také zohledňovat hospodářský cyklus, současnou situaci národní ekonomiky, globální ekonomiky a nevzbuzovat nežádoucí šoky v ekonomice, a to proto, abychom se té hranici 55 % veřejného dluhu k HDP vůbec nepřiblížili. Znovu tedy opakuji, nejde o to, zda být rozpočtově odpovědný, ale jak být rozpočtově odpovědný. Děkuji vám za pozornost. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, pane ministře, paní a pánové, dovolte mi dvě poznámky k tomuto tisku, k návrhu ústavního zákona. Tvůrci se ani nepokusili zařadit nějak fakticky tento návrh ústavního zákona do logiky Ústavy.

Budu v něm ještě pokračovat, než řeknu určité organizační opatření, respektive návrh, který by k tomu měl směřovat. Na začátku našeho volebního období jsme neschválili vytvoření ústavní komise Poslanecké sněmovny, a nemáme tedy žádný orgán, který by byl zrcadlově připojen k tomu, abychom jednali s druhou komorou Parlamentu České republiky, se Senátem, o tom, jak dosáhnout shody v našem ústavním systému, abychom měnili, případně doplňovali Ústavu buď jednotlivými články Ústavy, nebo samostatnými ústavními zákony. To se nám vymstilo a myslím si, že to je trvalý deficit práce Poslanecké sněmovny.

Jiné návrhy, které vznikly při jednání podvýboru, těch bylo celkem 14, jeden tedy pocházel z toho rozpracovaného ústavního zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tedy z té konkrétní ústavní změny a potom z toho vyplývajících dalších zákonů, a potom těch dalších 13 se týkalo různých odvětví, nebo různých částí Ústavy, a jenom péčí členů podvýboru vůbec se téma rozpočtové odpovědnosti dostalo bez jakéhokoliv zpracování na jednání podvýboru. Z toho vyplývá, že spíše než bychom si vážili Ústavy České republiky a zacházeli s ní, s případnou její změnou, s odpovědností řádného hospodáře, a v tomto ohledu tedy řádného hospodáře i v oblasti práva, tak se k tomu chováme, jako že to lze přijmout ad hoc. Nejsem toho názoru, že je to možné. Jsem přesvědčen, a vůbec se nevyhýbám důkladné diskusi nad tímto návrhem ústavního zákona, jsem přesvědčen, že je potřeba, abychom tady jasně vymezili pravidla, jak dlouho je možné pracovat s deficitním hospodařením, jakým způsobem se od něj odpoutat a v jakých krocích sledovat to, aby jednotlivé složky státu, ale i samospráva podle Ústavy, která má svou možnost rozhodovat, respektovaly určitý finanční rámec. To je jistě věc, která každému odpovědnému hospodáři, ale i každému odpovědnému politikovi náleží. Chci tedy říct, že diskuse nad tímto zákonem je jistě velmi důležitá.

Ale od té doby, promiňte mi, se používá spíše salámová metoda a ta se k Ústavě nikdy nehodí.

Když se podívám na poměry po volbách do Poslanecké sněmovny, po volbách do Senátu, tak je evidentní, že třípětinovou většinu v Senátu budeme možná dávat dohromady mnohem složitějším způsobem než třípětinovou většinu v této komoře, když nabízí za určitých podmínek podporu tohoto ústavního zákona z jedné strany TOP 09, a my deklarujeme naši ochotu se té debaty zúčastnit, i když to není pro nás priorita, ale na druhou stranu si uvědomujeme, že není možné, aby Česká republika se vyvíjela způsobem, který povede k jakémusi finančnímu krachu.